Já jsem kritický k tomu zvyku u zákonů přijímat doprovodná usnesení. Ale už dlouhodobě vyzývám kolegy, předsedy poslaneckých klubů, abychom třeba gentelmanskou dohodou nedělali doprovodná usnesení k zákonu. Je to jenom alibi pro ty, kteří třeba hlasovali pro, nebo proti.

A zvládly to, je to třeba říct.

Částečně jim to umožní něco zaplatit, ale určitě nezaplatí veškeré náklady.

Tak my stojíme před těžkou otázkou.

A ta debata nebyla jednoduchá. My tam máme dobré vztahy mezi ve Sněmovně opozičními, ale v Senátu většinovými kluby. A nestává se příliš často, že se neshodneme.